Děkuji, paní místopředsedkyně. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já jsem říkala prostřednictvím.

Prosím, odpovězte nám na jednu věc. Nevadí vám, že předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je členem ODS? Budete se tím také zabývat? Prosím, odpovězte nám. Já jsem se to ještě nenaučila, protože mluvím spíš raději ke svým kolegům. Ale pojďte nám odpovědět na tohle.

A prosím, budete se zabývat tím, že předseda je členem ODS? Děkuji.

Já bych tu otázku doplnil, protože paní místopředsedkyně Richterová tady ve svém projevu řekla, že pokud se nám něco nelíbí, že se máme obrátit na radu.

Tak pokud vy víte o tom, že je tam něco špatně, tak byste aktivně na to měli upozornit. Tak já doplním tedy svoji kolegyni a poprosím vás o tu odpověď. Odvoláte předsedu rady? A čí bude to místo po případném odvolání pana Köppla? Děkuji. Připraví se pan poslanec Kasal.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Bohužel už se nemám koho zeptat, protože paní poslankyně Richterová právě odešla, takže by bylo asi zbytečné, abych tady pokládala nějaké otázky do vzduchu, když tady vlastně není ke komu. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já se přesto zeptám. Já se zeptám nepřítomné paní místopředsedkyně Richterové, chtěl jsem se zeptat, poměrně emocionálně tady řekla, kolik lidí napsalo a říkalo, jakým způsobem si stěžovalo, že je to obrovský problém, tak bych se chtěl zeptat, jestli je to stejný způsob, se kterým jsem se setkal já, když jsem se vyjádřil v rámci volební kampaně k situaci a zdravotnímu stavu syna pana Andreje Babiše. A jen abyste věděli, co následovalo. Došlo k podání to říkám i panu ministrovi, ten tady není došlo k podání na Lékařskou komoru, že jsem přesáhl svoji pravomoc. A taky to řekli uvědomělí občané.

Tak se ptám, jestli stejné věci jsou tady zaváděny i v této situaci? Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za pochopení.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Prosím, máte slovo. Já tomu vlastně, jak jsem říkal, já tomu vlastně rozumím. Já tam vidím jediný účel, protože my se tu neshodneme, neshodneme se tu s paní místopředsedkyní Richterovou, neshodneme se tu s panem předsedou Michálkem, neshodneme se tu s panem vicepremiérem Bartošem. Prostě je to jiný pohled na věc. Je to jiný pohled a jiné vykládání toho zákona.

A zase možná přijdou vniveč veřejné prostředky, protože já se domnívám, že pan Köppl ten soud vyhraje, a bude mu muset být vyplacena mzda a nějaká náhrada, tak jako jsme to v minulosti ostatně zažili. Ale víte, mě mrzí, že tady někdo vyvolá tuto pro mě ponižující debatu o odborníkovi na média a pak sprostě uteče.

Je to tedy v nějakém přímém rozporu s tím, jak probíhaly dohody a to jistě potvrdí i vaše paní předsedkyně k tomu, jak bude probíhat dnešní jednání pléna Poslanecké sněmovny. Já vůbec nerozporuji možnost návrhu kohokoliv z poslanců k čemukoliv, nicméně chci upozornit, že podle jednacího řádu